Protože proč těm, kteří si při vědomí všech skutečností a informací a navíc, pokud přijmeme tu novelu, tak to bude velmi silně medializováno pořídí takový dluh? Ti již mají možnost vědět, jak by to s nimi dopadlo?

A konečně poslední taková moje připomínka k tomu zákonu.

Myslím, že tento zákon by neměl rozdělovat společnost, ale měl by ji naopak spojovat. Jinak si myslím, že ta novela už dávno tady měla být. Nepodařilo se to v minulém období a jsem ráda, že se jí zabýváme, a doporučuji jenom věnovat pozornost tomu jejímu definitivnímu znění. Protože buď to bude opravdu velmi dobré z hlediska potenciálních dlužníků i věřitelů, nebo to bude velmi špatné. Bude to signál, že dluhy se platit nemusí, a bude to signál pro věřitele, že stát se jich nezastane. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové a mám před sebou jednu faktickou poznámku a jednu přihlášku do rozpravy. Prosím o strpení, přečtu dvě došlé omluvy. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Dámy a pánové, dobrý den. Já se chci vyjádřit k tomu, co zde bylo řečeno několika mými předřečníky. Já jsem pozorně poslouchal, co vlastně vede konkrétně k tomuto návrhu, a slyšel jsem tady z mnoha úst, že to je motivace k tomu, aby se ti lidé vrátili do normálního života, do normálního procesu. Já bych rád znal nějaký odhad, kolika lidí se to bude týkat. A já bych chtěl vědět od vás, kde berete ten optimismus, protože já ho úplně nesdílím. My jsme před sedmi lety udělali také motivační program pro dlužníky našeho statutárního města, že si mohli odpracovat své dluhy. Jedenáct! Po týdnu jich vydrželo devět. Po měsíci jich zůstalo pět. Ale skutečně to bylo promile těch dlužníků.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěl jenom vaším prostřednictvím k paní kolegyni Válkové a vám všem ostatním. Pod garancí ústavněprávního výboru je už naplánován seminář, který proběhne 26. dubna od 12 hodin ve Státních aktech a bude se týkat právě problematiky insolvencí. To znamená zástupci věřitelů, zástupci insolvenčních správců, zástupci ministerstva spravedlnosti a samozřejmě i zástupci organizací, které pracují v terénu s těmi dlužníky. Naší ambicí je skutečně nalézt rozumný, spravedlivý, vyvážený kompromis. A samozřejmě si myslím, že do té novely bude vhodné zapracovat i nějaký institut výjimek pro situace velmi extrémní, jako jsou matky samoživitelky, jako může být člověk těžce nemocný, který potom skutečně není schopen nic reálně splatit, a podobně. Ale to je věc do té diskuze.